A oni tam chodili vždycky proto, že chtěli jezdit něco víc. Ale co dělali první?

Takže to není vůbec jednoduché a myslím si, že to je podcenění situace. A co se týče toho druhého takového diskutovaného bodu, tak to je víkendová doprava. Chtěli by tuto podporu. Ale podívejte se dnes na víkendové řidiče. Dneska jsou ty cesty plné i o víkendu a jsou to řidiči, kteří nejezdí tak pravidelně jak třeba my, a ti toho mají svým způsobem plné zuby, a teď ještě jim tam dáme kamiony. Vidím to jako velká téma na zvážení a obával bych se právě bezpečnosti silničního provozu, protože, jak všichni víme, tak i ten kamioňák se vrací a je také unavený, když jede z dlouhé cesty, a ten sváteční řidič s tím může mít velký problém. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych jenom chtěla ještě uvést k tomu pozměňovacímu návrhu pana Stanislava Blahy ohledně výjimky, ohledně kamionů, tak bych chtěla ještě podotknout, že všichni jste to určitě zaregistrovali ve svých emailových schránkách, že vám přišlo nesouhlasné stanovisko Svazu měst a obcí České republiky, kde je jasně napsáno, že musíme hájit zájem obyvatel dotčených obcí. Děkuji.

Tak když my jsme na našem klubu diskutovali tenhle zákon tak snad nikoho neurazím, to lehce odlehčím tak jsme si říkali, ta debata je těžší než manželství pro všechny a další. Je to asi pochopitelné.

Ale pane ministře, budu tam mít ještě dvě věci, kde se na vás obrátím, a budu moc rád, když mi budete tady na mikrofon reagovat. Povím v obecné rovině k tomu návrhu zákona jako takovému, že jako hnutí ANO ho podporujeme a podpoříme ten návrh zákona v tom finálním čtení. Tady připomínám, že změna bodového systému byla připravována za předchozí vlády v těch základních tezích.

Přidalo dvě nové věci, které považujeme za pozitivní, tu takzvanou L17 a řidičský průkaz na zkoušku, což má jistou vazbu na ty diskutované mladé řidiče autobusu, i toto podporujeme.

Nakonec jsem byl na hospodářském výboru přesvědčen panem ministrem, že nechcete jít touto cestou, a souhlasím s tím. Tak tedy pokud nás teď sledují zástupci autoškol, vnímám, že už ty projekty, jako je Start Driving a podobně, fungují. Když jsme se dívali na statistiky, tak podobný institut v Německu, v Dánsku funguje, snížil nehodovost u těch mladých řidičů.

Ale v tuto chvíli tak, jak je to nastaveno, z naší strany podpora. Už se nebudu vracet k té tematice cyklistů. Jsem proti těm pozměňovacím návrhům. Podle mého názoru to prostředí na silnicích kultivuje, zlepšuje, přispívá té vzájemné ohleduplnosti obou skupin a není potřeba ho měnit. Kamiony jsme diskutovali také. A hlásím se veřejně k tomu, že se to pokusíme odpracovat hned po prázdninách. A teď ty dvě zásadní věci, pane ministře, a to je na vás a budu moc rád, když mi budete reagovat.

Z informací, které mám, jsem vyrozuměl, že původně to v tom návrhu bylo, že to ti odborníci z komunity bezpečnosti silničního provozu, že vám to doporučovali, že to tam připraveno bylo. A tady povím, v tom systému jsou dva pozměňovací návrhy...

Jeden vašeho koaličního kolegy pana poslance Exnera pod označením B4. On je tedy mírnější než ten můj. Navrhuje jednu vteřinu, a to pouze jako přestupek při rychlostech nad 80 kilometrů v hodině. Já vás ještě jednou přeruším a poprosím kolegy, kolegyně, zejména v pravé části, je to teď celkem důležité, hovoří se o pozměňovacích návrzích. Tak děkuji moc za tu pozornost.

Já jsem vlastně přepsal existující funkční slovenský zákon do toho českého. A vnímám to taky jako kompromis. Navrhuji to pouze na dálnicích. Pouze na dálnicích, abychom to tady vyzkoušeli u těch nejvyšších rychlostí. A je to přesně kopie toho, co už na Slovensku funguje. A ptám se, pane ministře, proč jste od toho ustoupili? Proč to nakonec nechcete?

Oni poděkují a jedou dál. Cítím za tím možná nějaké ideové vidění světa kolegů z ODS, že prostě chtějí být v tomto konzervativní, nechtějí lidem nařizovat. A jakkoliv s tím nesouhlasím, mohu to respektovat, může to být nějaký politický názor, pohled na svět, ale budu rád, když tohle pan ministr tady poví na mikrofon, proč tedy nechce jít tou cestou té exaktní definice minimální bezpečné vzdálenosti.

To je jedna otázka. Opět, ministerstvo co pan ministr nezmínil, já to řeknu za něj navazuje na práci předchozí vlády v té digitalizaci. Portál občana, navázání těch agend do Portálu občana, jako je třeba výpis z bodového systému, výpis těch technických evidenčních kontrol, přehled vašich vozidel. To se rozjelo za minulé vlády. Je jasné, je dobře, že současná v tom pokračuje, a tohle podpoříme. Ale já tady mám tři otázky, které nikde nebyly zodpovězeny. Za prvé. Já vás znovu přeruším a ještě jednou žádám kolegy, aby se ztišili.

To znamená, předpokládám, že tam nebudou žádné náklady navíc, a ptám se Ministerstva dopravy, jestli tuhle novinku, která vypadá hezky, líbivě a nebudu proti ní jestli si spočítalo Ministerstvo dopravy? Co celníci? Ti také mají právo chtít řidičský průkaz, chtít technický průkaz, chtít doklady. A pokud jim přijede řidič, který to u sebe nemá a odvolá se na ten nový zákon, budou schopni to kontrolovat? Nebudou se muset vybavit nějakou novou technikou? A pokud ano, jaké to pro ně budou náklady?